Začátkem minulého roku oficiální informace od Frontexu a Evropské unie hovořily o tom, že do Evropské unie přijde 340 tisíc lidí. Podívejte se na to, kolik jich v Evropské unii je dnes. Téměř milion a půl lidí. Během jednoho roku.

Je to má reakce, mám přednostní právo, je to má reakce. A to je problém, který se může velmi rychle změnit. Stejně tak jako ve spoustě států. To jsou pouze body k tomu, co říkal zde pan ministr a zpravodaj. Jenom pouze osvětlení toho, že my tady nekřičíme: Postavme dráty a ploty! Je to pouze obhajoba toho, že se snažíme efektivně a reálně chránit hranici České republiky a občany České republiky.

Pokud neprojde, budeme hlasovat o přikázání výborům. Nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Tak pan kolega Lank upřesňuje, že zamítnutí nepožaduje.

Pro vrácení k přepracování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče. Pro obranu, dobře. Ještě někdo další? Nikdo.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že tento návrh nebyl přikázán k projednání dalšímu výboru a lhůta k projednání zůstává 60 dnů. Garančním výborem je výbor pro bezpečnost. Končím bod číslo 47, děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. A protože jsme vyčerpali pevně zařazené body pro dnešní jednací den, přerušuji i schůzi Poslanecké sněmovny do úterý. Těším se ve 14 hodin s vámi na shledanou.